Stejně je tady ještě jednou přečtu. 1.1. Článek 1 vymezuje orgány a zaměstnance veřejné správy, na které se zákon vztahuje . Článek 2 vymezuje zaměstnance vyňaté z působnosti tohoto zákona. Zásada by měla být taková, že všechny orgány vykonávající státní službu bez ohledu na jejich právní status by měly spadat do působnosti zákona, všechny případné výjimky by měly být odůvodněny. V zájmu zvýšení transparentnosti by seznam orgánů a zaměstnanců vyňatých z působnosti zákona měl být zveřejněn. Přijde vám toto jako vydírání? Jakkoli chápeme, že mnoho správních orgánů nejsou formálně vzato administrativní složky státu, v každém případě se jedná o rozpočtové nebo příspěvkové polorozpočtové organizace, právnické osoby státního orgánu, obvykle ministerstva. Tyto orgány by do působnosti zákona měly spadat. Například se zdá, že na Centrum regionálního rozvoje se současné návrhy zákona nevztahují.

Kdo z vás si je jistý dopady toho, jaké zářezy to udělá zaznělo to tady od pana poslance Bendy do takových institucí, které potřebují nezávislost? Organizace na ochranu krajiny, fondy a tak dále. Nezávislost orgánů by neměla být a priori zdůvodněním pro nepoužití zákona. V tomto smyslu se současná situace, kdy se na část zaměstnanců uplatňuje pouze zákoník práce, nezdá být dostačující a vyhovující. V návrhu zákona je ustanovení článek 11 že obě kategorie zaměstnanců viz komentář 1.1. se budou řídit stejnými služebními předpisy vydanými Generálním ředitelstvím státní služby nebylo dosud vytvořeno , které by měly zajistit základní soulad mezi těmito dvěma kategoriemi, a to pouze pokud jde o organizační stránku. Jakkoli obsah služebních předpisů v tomto okamžiku nelze hodnotit, neboť teprve mají být přijaty, doporučuje se, aby se na druhou kategorii vztahovaly nejen organizační aspekty, ale také ostatní důležité aspekty zmíněné v článku 1 služební vztah, odměňování, hodnocení atd.

Zákon vyjímá ze své působnosti nejen politické představitele, ale rovněž ty, kteří pro ně pracují, tedy rovněž osoby pracující pro politické náměstky. Znamená to vynětí významné části úředníků plnících úkoly veřejné služby.

V každém případě by počet tohoto typu úředníků měl být omezen na to, co je přísně vzato nezbytné.

Bylo by vhodné zahrnout rovněž výslovný odkaz na základní principy a hodnoty státní služby, jako je integrita, nestrannost, objektivita, úcta k právnímu státu, efektivita; tedy situaci, kdy státní úředník obdrží příkaz, který považuje za nesprávný nebo pravděpodobně vedoucí k vážným potížím. Tuto připomínku považuji za jednu z klíčových připomínek. Jestliže nechcete tvrdě vázat etický kodex, nebo je nedostatečně vázán se zákony, jak potom chcete řešit konflikt mezi úředníkem státní správy a politiky, kteří budou tlačit úředníky do kouta a vyžadovat na nich věci, které jsou v rozporu s etickým kodexem, s jejich vnitřním přesvědčením, se zákony této země? Slyšeli jste tady nikoli z úst pravicové opozice něco o kašlání na normy nebo předpisy. Není jasné, proč jsou v článku 5 konkrétně zmíněny pouze některé oblasti jako výzkum, civilní ochrana, zatímco četné jiné nikoli zaměstnanost, vzdělání, životní prostředí. Podrobnější specifikace těchto oblastí má být navíc vymezena podzákonným předpisem bez jakéhokoli představeného data nabytí účinnosti.